Ještě přivolám kolegy z předsálí. Zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu této schůze. Kdo je proti?

Ano, děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Tak jak bylo avizováno, dovolím si jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině. Ano, to je procedurální návrh, o kterém lze hlasovat, a já učiním tak bez rozpravy. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, moc se omlouvám. Námitka proti záznamu o hlasování. Prosím o novou registraci.

Tento návrh byl přijat. Budeme opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Sklenáka, tzn. abychom jednali dnes i po 19. hodině.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pokud nejsou námitky proti hlasování, tak budeme pokračovat, a to bodem číslo 1.

Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat.